Ráda bych reagovala na námitku pana poslance Komárka ohledně snížení či nesnížení bezpečnosti silničního provozu v případě zákazu politické reklamy. Na českém a moravském venkově, pokud máte tu možnost po něm jezdit, vidíte řadu neobsazených billboardů a zadávání politické reklamy pak vytváří umělou poptávku. Tím chci říci, že pokud by tato poptávka nebyla, bylo by rozhodně těchto billboardů méně.

Děkuji paní poslankyni Kovářové. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Chvojka.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Dalším do podrobné rozpravy přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Za prvé. V návrhu zákona se novelizační body 4, 6 a 15 vypouštějí.